Děkuji za slovo.

Když bude některý úspěšnější, tak se zařadí na první místo. Nejprve je tady návrh pana předsedy Faltýnka body 7, 8, 9 zařadit na začátek. Kdo je pro návrh z grémia? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Zahájil jsem hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pan předseda Chvojka navrhl, abychom tisk... nebo o státní sociální podpoře zařadili dnes jako první, respektive druhý za technický v rámci tohoto. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže je to v tuto chvíli druhý bod.

Takže teď o pobytu cizinců další hlasování, že by to byl dneska druhý bod v rámci vratek. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Paní poslankyně Golasowská navrhla zařadit 16. 7. v pátek jako třetí bod tisk týkající se poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?